A vlastně my jako poslanci nemáme o tom jednání příliš informací. Rádi bychom paní ministryni důvěřovali, ale když ona se neúčastní, jak i sama potvrdila, tak se trochu obávám, jaký vliv tam Česká republika vlastně má na to přerozdělování, a obávám se, aby vládě nechyběly všechny potřebné informace. Děkuji.

Již jsem to tady navrhoval minule na plénu Poslanecké sněmovny a navrhuji to znova, protože se bavíme o 2,5 mld. českých korun z peněz daňových poplatníků a z našeho pohledu zcela nemravnou záchranu jednoho podnikatelského subjektu s prapodivnou majetkovou strukturou, která vede do Číny nebo do daňového ráje v Nizozemí, nad rámec všech ostatních podpor, které dostávají české firmy. Pravidelně je opakováno, že Smartwings jsou strategickou firmou.

Já jsem podával poměrně rozsáhlou interpelaci na pana ministra dopravy a průmyslu a obchodu, podával jsem interpelaci na ministryni financí, podával jsem interpelaci na premiéra, nicméně tyto odpovědi přijdou za dlouho a my víme, že současná finanční krize vytváří určitý tlak na to, aby tato záchrana přišla velice brzo. Takže se domnívám, že jedinou cestou, jak se reálně pobavit o tom, jak bude nakládáno s 2,5 mld. českých korun ze státního rozpočtu, je zde na plénu. Abych vyjmenoval ty důvody, proč by tato společnost neměla nad rámec veškerých ostatních podpor dostat tyto peníze nebo záruky nebo jiný kapitálový vstup, tak jenom uvedu, že se prostě nejedná o strategickou firmu.

Tohle je velice citlivá záležitost, ale letectví je velice konkurenceschopné a tržní prostředí, takže rozhodně vyvolávat v občanech strach, že se nedostanou na dovolenou, je naprosto falešné. Není tam strategický význam pro Českou republiku. Pan ministr, nepřítomný ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér vlády pan Havlíček uvedl, že Smartwings jsou vizitkou České republiky. ČSA jako takové se objevují na konci kvality všech těch žebříčků a Smartwings se tam neobjevují vůbec.

Ta česká část, která to má ještě vyvedené do Nizozemí, aby optimalizovali příjmy, tam jsou hobbymarkety, nějaké pozemky, nemovitosti, no a druhá polovina patří čínskému státu. To opravdu z českého rozpočtu budeme dotovat firmu z poloviny vlastněnou zemí, která má 1,5 mld. obyvatel? Takže tohle si myslím, že je naprosto namístě, aby zde představitelé vlády vysvětlili.

A bavíme se o penězích českých daňových poplatníků. Takže já navrhuji tento bod a věřím, že ho podpoříte, abyste nám mohli vysvětlit, jak to tedy bude. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

Byli jsme rádi, že jsme našli investora a že jsme to nemuseli dát do konkurzu, protože investovat do toho 2 mld. státních peněz by bylo prostě neodpovědné plýtvání penězi daňových poplatníků.

Jediné, co tato Sněmovna přijala, byla podpora pro lidi, kteří pracovali na dohody, platili pojistné, odváděli pojistné, a tak dostali ošetřovné.